Nyní pan poslanec Černoch a připraví se pan poslanec Koníček. Pane nepřítomný premiére, dámy a pánové. Paní Michaláková v odvolání argumentovala tím, že rodičovských práv ji sociální úřad zbavil i kvůli medializaci případu a že v předchozím jednání byly procesní chyby. Například když nebyl vypracován nezávislý znalecký posudek, že se nikdo nezeptal na názor přímo Davida a Denise. Norský krajský soud nic z toho ale neuznal a odvolání odmítl. Pane premiére, argumentace norského soudu je skandální. Jedná se o české děti. A vy, jako premiér České republiky byste měl za české občany bojovat. Proto se vás ptám, jaké uděláte jako premiér kroky, aby se tento únos českých občanů v Norsku řešil? Připraví se pan poslanec Procházka. Vážený pane premiére, kontrolní výbor projednával nedávno bod Informace ministra financí o aktuálním stavu přípravy evidence tržeb.

Také jsme narazili na problém se vznikem státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, který evidenci tržeb prakticky realizuje. Podle mého názoru vznikl tento podnik v rozporu se zákonem o státním podniku. Zákon v době vzniku státního podniku neumožňoval vznik nového podniku odštěpením. To bylo přidáno do zákona až o rok později. Pan ministr na výboru argumentoval, že vznik podniku schválila vláda. Ano, vláda přijala usnesení 854 ze dne 20. října 2014, ve kterém vznik podniku schválila, ale uložila prvnímu místopředsedovi vlády realizovat toto usnesení v souladu se zákonem o státním podniku a to pan ministr financí neprovedl. Kontrolnímu výboru písemně přiznal, že podnik založil podle občanského zákoníku. Žádám vás, vážený pane premiére, o stanovisko k plnění, či spíše neplnění výše uvedených usnesení ministrem financí. Další v řadě je pan poslanec Procházka. Připraví se pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vládám se od roku 2010 plně nepodařilo kompenzovat dopady tehdejších tzv. úsporných opatření, které postihly na několik let zaměstnance Policie ČR. I přes úpravu stupnice platových tarifů pro rok 2017, kdy došlo k dorovnání na úroveň roku 2010, je nadále současný stav vývoje služebních příjmů policistů velmi závažným problémem. Tento plat policista pobírá po dobu jednoho roku, kdy vykonává základní odbornou přípravu.

Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem policistů již delší dobu. Z toho důvodu v letošním roce probíhá masivní náborová kampaň, ale ani ta dosud nevedla ke zvýšení zájmu o službu u Policie ČR.

Mnohdy jsou tyto nástupní platy na úrovni policisty s patnáctiletou praxí.

Policista má ve svém životě navíc řadu povinností a omezení oproti běžným občanům. Zájemci o práci pak raději volí práci u těchto firem nebo v blízkém Německu.

Jaké kroky učiníte jako premiér, aby služební příjem policistů byl odpovídající náročnosti jejich vykonávané práce a motivoval nové zájemce ke vstupu do policejního poměru?

Děkuji za pozornost. Žádám poslance, aby dodržovali čas určený na interpelaci. Děkuji, pane předsedající. Jsem přesvědčen, že České republice jakožto majoritnímu akcionáři vzniká v souvislosti s touto zjevně diskriminační, a jak se ukazuje i hodně netransparentní soutěží evidentní škoda. Vy jste mi zde před týdnem odpověděl, že jako premiér vlády nemůžete v této záležitosti nic činit. Že nemůžete zasahovat do obchodního vedení akciové společnosti ČEZ. Já se ovšem s tím smířit nemohu a nemohou se s tím smířit ani mí občané. Ministerstvo financí mi prostřednictvím pana náměstka Landy v oficiální komunikaci odpovědělo, že rovněž nemůže nijak ovlivňovat obchodní vedení společnosti ČEZ. S tím ovšem už nemůžu souhlasit vůbec, neboť Ministerstvo financí ze zákona disponuje mnohými právy, jimiž může jednání ČEZ přímo ovlivňovat. Konkrétně mám na mysli to, že Ministerstvo financí může požádat o svolání mimořádné valné hromady k projednání jím navržených záležitostí. Může požádat o zařazení určité záležitosti na již svolanou valnou hromadu. Má právo požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva. A především má právo požadovat vysvětlení konkrétního postupu představenstva. Není tedy pravdou, že vláda, vy pane premiére, ani Ministerstvo financí nemůže dělat nic. Pokračování této soutěže, která už i v médiích vyvolává značné pochybnosti, a v případu se začala angažovat i paní ministryně Michaela Marksová, by znamenalo poškození dobré pověsti společnosti ČEZ, a tím pádem i způsobení škody samotné společnosti, jejím akcionářům a zejména České republice. Poučíte svého kolegu o možnostech, které jako akcionář směrem ke společnosti ČEZ má? Ostatně vy jako bývalý ministr financí to jistě moc dobře víte. Můžete tak, pane premiére, učinit? Čas se velice krátí. Nyní paní poslankyně Hnyková. Není přítomna. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Děkuji za slovo, pane předsedající. Opětovně budu interpelovat pana premiéra ve věci zařazení sněmovního tisku 499, novely exekučního řádu, na program Sněmovny. Už jsem zde tuto interpelaci uváděl minulý týden, ale vzhledem k tomu, že pozice poslance vůči ministrovi je velmi nevýhodná, můj čas je mnohem kratší, tak jsem nemohl reagovat na to, co tady zaznělo.

Na Slovensku to dokázali prohnat legislativním procesem za tři měsíce, potom co to doputovalo do národní rady. Můj dotaz tedy je: Hodlá vláda opravdu řešit problematiku teritoriality exekutorů a nadměrného zneužívání exekucí?